Tak to vás poté požádám o podporu při návrhu procedury. A jenom bych velice stručně shrnula, že to navýšení na 70 %, které je navrženo v několika pozměňovacích návrzích, budeme podporovat, protože v té už takto nejisté a chaotické době bude alespoň to ošetřovné určitá jistota pro velmi zatížené rodiny.

K tomuto návrhu již vystupoval náš předseda v minulosti. My podpoříme nejnižší hranici, která je tady dneska navržena v těch pozměňujících návrzích i v návrhu jako celku, což je 70 % výše z denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den. My nechceme...

Vždycky tady fungovalo ošetřovné ve výši 60 % a nevidíme důvod, proč by se to v tuto chvíli mělo navyšovat až na 80 %. Podpoříme ale maminky, které, tuším je tu jeden konkrétní pozměňující návrh, který podporuje právě maminky, které mají dítě, které navštěvuje až pátou třídu základní školy.

Takže jak říkám, podpoříme tyto návrhy.

Všichni chceme, aby rodiče chodili do práce, aby děti chodily do školy.

Tak teď jenom to setřídíme. Takže na faktickou poznámku paní zpravodajka, paní poslankyně Pastuchová.

Nevím, kde jste přečetla, že vládní návrh je 80 %. Tak prosím, neříkejte tady to, co v tom návrhu není uvedeno. A pokud podpoříte ten nejnižší, tak je to 60.

Tak prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Tak prosím, pane poslanče, dvě minutky.

To je přece úplně na hlavu. Tak když tady jediný návrh, co tady je ohledně věku, aby to bylo pro děti do jedenácti let včetně, tak tady neargumentujte dětmi, kterým je třináct nebo čtrnáct.

Co se týče zaměstnavatelů, jejich zátěže, informaci o výši úvazku mají standardně v systému, o žádnou nadbytečnou zátěž nejde. Je to technická informace, nicméně věřím, že řada z vás ji ocenila. A nyní mnohem významnější informaci.

Tyto dva pozměňovací návrhy tedy budeme podporovat a budeme hlasovat. Aby tedy to bylo co nejpřesnější, tak také řeknu ty sněmovní tisky.

A podotýkám, je to reakce, kterou jsme už avizovali jak na tiskových konferencích, tak na vládě, kde se už s tím původním návrhem 70 % ucházelo o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí. A už tehdy vláda i následně my oba dva poslanecké kluby jsme avizovaly, že budeme reagovat na vývoj situace. Děkuji za pozornost. Tak nyní požádám o vystoupení předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru.